Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ prvé čtení

Já vám dám slovo, pane místopředsedo, ale požádám sněmovnu o klid! Protože půjde o procedurální návrh, abychom tedy věděli, o čem budeme hlasovat. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Proto můj návrh zní: Navrhuji přerušit projednávání daného bodu do doby proběhnutí odborného semináře k tématu referenda. Dobře, to je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy, a to v hlasování číslo 86, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení do proběhnutí semináře. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.